V každém případě my jsme měli rozpočtově kryto to, že 1,5 miliardy bude muset být zaplaceno.

Podle mého názoru je to rozpočtově nekryto. A není to úspora, protože velmi dobře víte, že to tak nebude. Dalším typickým příkladem jsou obnovitelné zdroje.

A pokud to tak chceme udělat, tak já tady rovnou říkám, že my to podpoříme. Takže prosím změňme zákon, nevyplatíme 8 miliard korun. Podle zákona musejí odejít. Ano, rozumím jedné věci. Může se hrát na fakt, že cena silové elektřiny byla vyšší, tím pádem se podaří uspořit něco na OTE, možná to bude jedna, možná dvě, možná 2,5 miliardy, které se na to dají použít. Ale co tím fakticky říkám? My těm solárníkům toto stejně nakonec musíme zaplatit. Bude to v každém případě blízko těm 8 miliardám korun. A je to jenom otázka, odkud peníze vezmeme. Protože tady hrozí ještě horší věc.

Pokud by prostředky cituji dále ze státního rozpočtu nepokryly potřebnou část podpory a stát nenašel jiné zdroje financování, mohlo by to znamenat nutnost zvýšit výdaje, respektive příspěvky na obnovitelné zdroje energie, které hradí odběratelé. A jednoznačně zde ještě píšou: Navýšení by se dotklo zejména průmyslových podniků. Takže není to, pane ministře, žádná úspora. Je to pouze dobrý účetní trik, kdy vlastně vykazujeme, že něco ušetříme, ale ve finále to zaplatíme pouze z jiných zdrojů. Na Ministerstvu dopravy je to další trik, ale řekl bych už lepší trik. Zatímco v prvních dvou je to jednoznačně něco, co zaplatíme, tak na dopravě to bolí o něco méně. Úplně zjednodušeně a zase, přece to musíme vidět. Není tam úspora 9 miliard korun, jak se vykazuje.

I to se nám nelíbí a můžeme to kritizovat, ale teď na to není prostor.

Čili není to úspora. Je to něco, co tam je. A teď ta odpověď na to, co zde říkal pan ministr Kupka. Pane místopředsedo, já se velmi omlouvám, že vám do toho musím vstupovat. Chtěla bych požádat všechny poslance a poslankyně, pokud chtějí něco řešit, ať to řeší v předsálí jednacího sálu a neruší toho, kdo mluví u řečnického pultu. Děkuji za pochopení. A ještě jednou se vám omlouvám. V pořádku. Ano, máte pravdu. A vždycky se počítá s tím, když se dělá rozpočet, že na konci roku se něco vyšetří. Tak to prostě vždycky je v dopravě.

A řeší se to půjčkou Ministerstva průmyslu, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a tak dále. To je celá ta podstata, která mi na tom vadí.

Neušetřilo se to. Pouze se to hradí z něčeho jiného.

A navíc to jsou programy, které dávají hlavu a patu.

Nevěděli jsme, co bude, jak bude. Ale v každém případě jsme pracovali s rozpočtovou rezervou. Rozpočtová rezerva by byla určena v první řadě na tyto výdaje, což jsme konečně museli udělat i několikrát v minulosti. A samozřejmě nic z toho jsme neměli v rozpočtu. Ve druhé fázi jsme museli pracovat s tím, že se měnil rozpočet v průběhu a tak dále.

A mohl bych tady citovat většinu představitelů opozice. A rozuměl jsem tomu, proč to tak má být.